Otevírám obecnou rozpravu, do které eviduji dvě přihlášky. Jako prvního poprosím pana poslance Klučku, aby vystoupil, a po něm se připraví pan poslanec Lank. Děkuji vám, pane místopředsedo.

První návrh směřuje k § 3, podle kterého má Ministerstvo vnitra vydávat závazná stanoviska ve správních řízeních, v kterých Úřad pro civilní letectví stanoví, zda konkrétní letiště může být letištěm mezinárodním.

Domnívám se, že návrh zákona o ochraně státních hranic by měl na tuto připravenou změnu reagovat, a proto navrhuji doplnit toto řízení do výčtu uvedeného v § 3 předloženého návrhu zákona. Toto ustanovení odkazuje na podmínky, které musí provozovatel letiště splnit, aby na jeho letišti mohl být zřízen hraniční přechod, s tím, že jednou z podmínek je i splnění povinností uvedených v ustanovení § 5 odst. 4.

Jde o povinnost provozovatelů středně velkých mezinárodních letišť zajistit na letišti místnost pro cizince, kterým byl odepřen vstup na území ČR. Vzhledem k tomu, že některá letiště budou muset k jejímu splnění provést stavební úpravy, navrhuji do § 20 vložit nové přechodné ustanovení, podle kterého by tato letiště plnila zmíněnou povinnost až od září roku 2018.

Tento záměr již není možné splnit. Nabytí účinnosti zákona proto raději navrhuji navázat na okamžik jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů. Děkuji za pozornost. Děkuji vám, pane poslanče. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, jak už jsme upozorňovali v prvním čtení této novely zákona, podle našeho názoru je tento zákon naprosto nezpůsobilý k tomu, abychom ho přijímali, protože zkrátka nereaguje dostatečně na současnou situaci.

Ty dva měsíce, dámy a pánové, právě uplynuly.

Všechny země na balkánské imigrační trase začaly chránit své hranice. Rakousko, Dánsko, Švédsko, Slovensko, Slovinsko i Maďarsko. Jenom Česká republika nedělá vůbec nic, nebo prakticky nic. Nasazuje se armáda a policie, staví se hraniční bariéry, přijímají se bezpečnostní opatření. Jenom česká vláda předkládá návrh zákona, který je postavený na něčem, co naprosto kolabuje. Dovedete si někdo představit, že by takovýto zákon předložil třeba premiér Fico nebo premiér Orbán?

Co chcete víc? Tohle je otevřená násilná invaze, a my na ni musíme reagovat. Děkuji za pozornost. Také vám děkuji, pane poslanče, a táži se, zda někdo další se hlásí do obecné rozpravy.

Pan ministr. Prosím, máte slovo.

Vážený pane poslanče prostřednictvím pana předsedajícího, víte, na té makedonské hranici slouží naši policisté. Naši policisté slouží na slovinské hranici. Naši policisté byli v Maďarsku.

To znamená máme nástroje, jsme připraveni, jsme velice dobře organizováni a jsme v případě jakéhokoli problému, a ten problém může nastat po 7. březnu, po summitu lídrů Evropské unie, jsme připraveni zareagovat v řádu hodin.

Není to pravda, co říkáte. Děkuji. Zahajuji podrobnou rozpravu a připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. První se hlásí pan poslanec Klučka, po něm pan poslanec Lank. Prosím, pane poslanče. Děkuji, pane místopředsedo.

Nyní tedy pan poslanec Lank v podrobné rozpravě.

Bohužel asi nebudu tak stručný.

Zatímco vládní předloha je navrhuje stíhat jako přestupek, pozměňovací návrhy je ponechávají jako přestupek pouze pro občany Evropské unie, zatímco pro ostatní cizince, tedy především pro nelegální imigranty, je zpřísňují na trestný čin.